Já jsem interpeloval i vašeho před, jak bych to řekl, předministra a ten nějakým způsobem říkal, že se bude snažit nalézt nějaké prostředky tak, aby pomohly starostům k rozšíření určitých dotačních programů tak, aby došlo k navýšení základních kapacit škol. Tak bych se vás chtěl zeptat, jestli s tímto počítáte, jestli jste si tohoto problému vědom a zda ho budete řešit. Děkuji za odpověď. Děkuji pěkně. Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za tu otázku. Situace je skutečně vážná. Myslím, že jsme v posledních měsících svědky opravdu velmi obtížné situace, pokud jde o kapacity jak středních škol, tak základních škol, zejména ve velkých městech a kolem nich. U středních škol je spíš problém mezi nesouladem nabídky a poptávky, kdy celková kapacita škol je dostatečná v zásadě ve všech regionech České republiky. V případě základních a mateřských škol je situace očividně horší.

Já se od svého nástupu snažím pro ten problém najít nějaké řešení, které osobně samozřejmě v současné poměrně složité rozpočtové situaci vidím ve využívání evropských prostředků, mimo jiné z té zvažované půjčky od Evropské unie, kde bychom byli s to zřizovatelům nabídnout mix dotací a dlouhodobých výhodných úvěrů. Obávám se, že doba čistě dotační se chýlí ke konci a i vzhledem k budoucímu nastavení evropských fondů nás čeká poměrně brzy přechod na větší využívání finančních nástrojů. Z tohoto důvodu také vláda zvažuje kapitálové navýšení Národní rozvojové banky, která by v celém systému měla hrát významnou roli jako instituce, která v jiných zemích plní vlastně tuhle funkci podpory veřejného sektoru. Myslím si, že tady opravdu je situace vážná, zejména tam, kde musí rodiče vozit prvňáčky desítky kilometrů.

Ministerstvo školství provádělo analýzu potřeby těch kapacit v souvislosti s vývojem demografie a migračních trendů a já se obávám, že Česká republika bude muset v následujících letech vynakládat desítky miliard na dobudování školní infrastruktury, zejména v oblastech, kde došlo v důsledku migrace k posunům ještě vůči demografii, která samozřejmě v tuto chvíli už spíš zatěžuje střední školy. Ale migrační trendy kolem velkých měst už indikují budoucí obtížnou situaci také kolem některých dalších krajských měst. Takže věřte mi, že tomu věnuji maximální pozornost. Doufám, že naše jednání s Evropskou komisí bude úspěšné. Dnes proběhlo další kolo vyjednávání na pracovní úrovni a zatím ta kapitola, která by byla určena na podporu infrastruktury školství, nachází porozumění na straně Evropské komise.

Česká republika by si v tomhle případě půjčovala s poměrně výhodným evropským úrokem.

Ale myslím si, že nám nezbývá než tu situaci prostě začít rychle řešit všemi možnými prostředky, včetně národních a evropských.

To nejsou starostové, které by neměli obecní peníze. Tam došlo k nesouladu vývoje cen na trhu stavebních prací, kde oni se dostali do situace, že ta obec jim to neumožňuje.

Tak si myslím, že to je opravdu záležitost, na kterou se je třeba podívat a podpořit je možná i nějakou výzvou, kterou můžete těm starostům vy osobně vyslat. Děkuji. Jen velmi krátce. Jsem si vědom toho, že k řešení toho problému je potřeba lepší spolupráce státu a zřizovatelů. Já jenom potřebuji mít jasnější horizont využití evropských prostředků, abych mohl starostům skutečně nabídnout řešení věci, a ne jenom slibovat. Děkuji.

To znamená, jestliže jsou někde ubytování, budou ubytováni dále.

Děkuji za odpověď. Děkuji. Nyní bude prostor pro reakci pana ministra vnitra a prvního místopředsedy vlády Víta Rakušana. Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vážený pane poslanče, kolegyně, kolegové, jenom krátké shrnutí.

Byly tady legitimní poznámky o tom, že se má zavést registr vozidel. Dokonce opozice říkala, že jsme ho zavedli příliš pozdě, že to příliš trvalo.